Připravovat schůze Poslanecké sněmovny a navrhovat předsedovi Poslanecké sněmovny jejich termín a pořad přísluší organizačnímu výboru. Tento výbor nicméně bude ustaven až na třetí schůzi Sněmovny, a já proto navrhuji přijmout k tomuto bodu usnesení.

Pan předseda Faltýnek.

Děkuji za slovo. Chtěl bych vznést návrh na zařazení prvního bodu příští schůze volba místopředsedy Poslanecké sněmovny. Jako první bod? Takže to je úprava.

Pokud ne, tak končím rozpravu. Můžeme hlasovat o navrženém usnesení.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat, takže jsme stanovili termín i návrh pořadu druhé schůze. Prosím pana předsedu volební komise.

Avizuji, bude to do pondělí do 10 hodin. Takže prosím teď volební komisi okamžitě ke klavíru. Ano, takže já přeruším tuto schůzi do...